Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11 hodin a nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům z bloku zákonů druhého čtení: bod číslo 1, sněmovní tisk 288, novela o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, bod 2, sněmovní tisk 289, novela o pedagogických pracovnících, bod 3, sněmovní tisk 311, novela o ochraně veřejného zdraví, bod 4, sněmovní tisk 346, novela o elektronických komunikacích. Následně bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze, body z bloku prvního čtení zákony. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 128, což jsou ústní interpelace.

Tak prosím pana poslance Babku, aby se ujal slova. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo.

My jsme tady vedli velice zajímavou debatu. Nicméně v rámci debaty, která tady probíhala prakticky celé dopoledne, kde jsme měli dvě zásadní prosby a obavy, které stále se zákonem o České televizi a Českém rozhlase máme, a jedna z těch obav je to, že ta novela zasahuje do volby generálního ředitele České televize. Ta volba je již vyhlášena.

Zaznělo to tady na mikrofon dvakrát. Zároveň jsme se bavili o tom, že bychom tyto zprávy tedy rádi schválili, abychom nedrželi Radu České televize, případně Českou televizi tady ve Sněmovně jako rukojmí.

Padlo tady z úst našich i z úst naší předsedkyně Aleny Schillerové, že žádným způsobem nebudeme natahovat přijetí těchto zpráv, že pokud jsme se shodli na tom, že není naším cílem držet Radu České televize jako rukojmí, tak tyto zprávy schválíme během dvou minut. My k tomu máme nějaká oponentní stanoviska, která jsme již nahráli do systému, nicméně to nebude trvat dlouho, pokud se tady shodneme na tom, že tyto zprávy schválíme. Děkuji za dodržení času.

Ano, ano. ... a to je...

Tak prosím, jestli někdo další s návrhem do pořadu schůze?

Ano, vnímám zájem o odhlášení.

Myslím, že už můžeme zahájit hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení těchto bodů? Kdo je proti? Hlasování číslo 59, přihlášeno 133 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 3. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k projednávání dnešního prvního bodu a požádám místopředsedu volební komise, pana poslance Karla Haase, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly včera, to jest ve středu 22. února před ukončením jednacího dne.